Návrh by měl současně snížit náklady státu spojené s výběrem daní a pomoci snížit chybovost podaných daňových přiznání. Zaměstnanci finančních úřadů tak budou moci v průběhu dubna provádět úkony, na které jsou zvyklí, včetně kontrol papírových přiznání. Zvýšeným počtem elektronických podání by se měla snížit náročnost práce zaměstnanců finančního úřadu. Návrh nepřináší žádné zásadní změny. Nově se pouze budou případné sankce za nepodání daňového přiznání počítat až v květnu, kdy bude jasné, že poplatník nepodal přiznání k dani z příjmů ani v elektronicky určené prodloužené lhůtě. Obdobná legislativa platí i v jiných zemích.

Daňové přiznání lze podat již pouze elektronicky např. v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Nizozemí, Rumunsku, Řecku či Slovinsku. Předložený pozměňovací návrh také efektivně doplňuje benefity připravovaného portálu MOJE daně. Já děkuji za pozornost a doufám, že tento pozměňovací návrh najde vaši podporu a podpoříte ho. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vznesl procedurální návrh. Činím tak pouze pro jistotu, nechci zdržovat, opravdu ne.

Děkuji za pochopení tohoto návrhu a podporu. Já jsem zaznamenal tento procedurální návrh.

Takže je jasné, o čem budeme hlasovat.

A můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh budeme projednávat i po 19. hodině. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, já v intencích uběhlého času budu velice stručný a velice rychlý.

Já tady chci jasně říct, že občany hlavně zajímá, kolik jim zbude v peněžence. Občany jasně zajímá to, pokud vláda z jedné strany říká, že chce přidávat důchodcům, že chce přidávat nízkopříjmovým skupinám, tak z druhé strany nemůže říkat, že tyto peníze, které jim mediálně přidá, jim z druhé strany vezme.

Toto opatření je navrženo a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Luzara a požádat právě z těch důvodů, o kterých mluvil, o podporu návrhu na zvýšení slevy na dani, protože právě nejchudší pracující nejvíc asi ocení těch 5 tisíc korun navíc, které díky tomu dostanou. A právě kvůli tomu, že se všem přidává, tak současně všichni padají do reálně vyšších daňových sazeb, takže ta daň spojitě roste. Děkuji. Nyní v obecné rozpravě jako poslední přihlášený pan poslanec Čižinský. Prosím, máte slovo.

Aby byly přeřazeny biopotraviny, protože se jedná o postup, který je šetrný k životnímu prostředí, který zaměstnává vyšší počet lidí než výroba klasických potravin, a také je tam ten zdravotní aspekt, který by nebylo dobré ignorovat. Jak jsem říkal, pan poslanec Čižinský byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo? Ne. Takže obecnou rozpravu končím. Není. Takže otevírám podrobnou rozpravu. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tento pozměňovací návrh jsem podrobně okomentovala v obecné rozpravě. Děkuji. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím ke třem pozměňovacím návrhům.

Už v rámci české judikatury pravidlo GAAR uplatňujeme a považuji za nebezpečné dávat ho do daňového řádu tak, aby se vztahovalo úplně na všechny typy plátců daně, nejenom na právnické osoby, což po nás požaduje Evropská unie.

Mám za to, že není odůvodněné používat tento poměrně razantní nástroj na kontrolu EET. Pokud skutečně jsou pracovníci kontrolující v ohrožení zdraví nebo života, tak je potřeba to řešit jinými nástroji, a určitě ne pomocí zavedení krycích dokladů. A za třetí se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1870, což je návrh můj a kolegy Jana Skopečka, který jsem velmi podrobně odůvodnil v obecné rozpravě.

Máme za to, že je namístě upravit tuto slevu, která se neměnila od roku 2008, přičemž mezitím průměrná mzda vzrostla téměř o jednu třetinu, dokonce možná podle posledních čísel i více. Takže si myslíme, že těch 20 mld. výnosů z daně z příjmu, které stát v posledních letech každoročně vybírá navíc, má místo toho nechat občanům. Nejvýrazněji to ocení ti nejchudší pracující, pro které je to procentuálně největší částka. Takže se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 1870.